Zpřesnění postupu, který má příjemce dávky v substandardní formě bydlení podpořit k získání standardního bydlení. Dále prohloubit spolupráci mezi úřadem práce a úřady obcí v přenesené působnosti při hodnocení takzvaných případů vhodných zvláštního zřetele pro doplatek na bydlení a zároveň při vedení a podpoře příjemce dávky k řešení jeho situace v oblasti bydlení.

Novela nově zavádí takzvaný motivační plán, který stanoví aktivity směřující k nalezení přiměřeného bydlení.

Novela obsahuje dílčí úpravu rozhodného období pro zjišťování odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby tyto náklady byly posuzovány za aktuální měsíc. Dále novela obsahuje několik legislativně technických úprav. Rozpočtově je novela neutrální. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Než dám slovo paní kolegyni Adamové, máme tam ještě jeden drobný renonc. Děkuji za slovo. Omlouvám se paní ministryni i kolegyni Markétě Adamové a hned vysvětlím. Já jsem vás, kolegyně a kolegové, mylně informoval. Ona je to spíše formalita, ale pro to, aby stenozáznam byl v pořádku. Takže uvádím na pravou míru. Nově zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který tady dnes zvolen nebyl, ale až bude, tak je jmenován do své funkce předsedou vlády České republiky, tedy panem premiérem, a naopak člen kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu se ujme své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Tak jenom formální náprava pro stenozáznam této schůze. Já děkuji panu předsedovi a nyní už v obecné rozpravě jako první je přihlášena paní poslankyně Markéta Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si k předkládané novele zákona o hmotné nouzi několik málo poznámek, které vycházejí vlastně z praxe těchto dávek, které jsou touto novelou, respektive tímto zákonem řešeny. Měla bych v tomto směru několik spíše dotazů a poznámek k tomu, jestli má smysl vůbec zákon opět novelizovat, přičemž tedy se už minimálně v tomto volebním období jedná o několikátou novelu.

Nicméně tato novela podle mého názoru velké zlepšení nepřináší. Co se týče motivačního plánu, který tady zmiňovala zpravodajka, tak se domnívám, že takovouto věc řešit přímo novelou je naprosto nadbytečné, a že pokud chceme zlepšit práci právě s příjemci sociálních dávek, tak tak můžeme činit i bez toho, abychom měnili zákon, a stačí, pokud ti, kteří o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují, což jsou úředníci a úřednice úřadu práce, začnou dodržovat předpisy, které jsou v této práci již dávno používány, a začnou opravdu chodit do terénu, na což se neustále zvyšují i jejich počty. Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě vlastně pláče nad tím, kolik úřednic a úředníků je právě na tuto práci určeno, a dlouhodobě žádalo o zvýšení jejich počtu, což bylo vyslyšeno.

Všichni známe ten pojem byznys s chudobou. Proto bych se chtěla zeptat, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí spíše neuvažovalo o tom, že místo toho, aby připravilo novelu, tak by mnohem rychleji, protože to by byl mnohem rychlejší postup, zavedlo nové postupy práce úřadů práce, to znamená nové postupy přímo těch úředníků, nebo nějakým způsobem lépe kontrolovalo, zda dochází k opravdu důsledné kontrole toho, komu budou ty příspěvky poskytovány. Dále si myslím, že svalovat všechno, nebo vinu na tu změnu, která nastala při poslední novele, kdy je větší pravomoc dávána obcím, je liché a že v tomto směru by bylo mylné se domnívat, že jenom vypuštění tohoto konkrétního paragrafu ze zákona pomůže situaci nějak výrazně zlepšit.

Myslím si, že mnohým problémům by zamezilo to, pokud bychom měli ty dávky sjednocené.

Myslím si, že opravdu je v tomto případě celkem nadbytečná. Ty změny, které se tam nabízí, se dají řešit jednodušším způsobem, což by bylo mnohem rychlejší.